Pan poslanec Vozka s další faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Gabal, po něm pan poslanec Kováčik, po něm pan předseda Vojtěch Filip. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, kolegyně, máme zde určité informační vakuum, které se v rychlosti pokusím vyplnit.